Když se podívám na jednání vlády, které probíhalo 7. června, tak tam nic nenajdu.

Že u každého bodu je napsáno hlasování. U tohoto bodu žádné hlasování není uvedeno. Mohl byste nás, pane ministře vnitra, provést, jak jednotliví členové vlády v tomto případě hlasovali? Kolik členů vlády bylo pro? Ono je to tajné? Předpokládám, že to jsou věci, které by měly být nejenom pro nás, ale pro všechny občany České republiky veřejné.

Zajímavé je, že když se o této věci hlasovalo na Radě ministrů, tak že proti bylo Maďarsko, Polsko, zdrželo se Slovensko, Malta, Litva a Bulharsko.

A tím jsem přesvědčena o tom, že ohrožujete bezpečnost České republiky tím, co jste udělal. Ten dokument má 150 stran, možná více o nějakou stránku.

A Polsko bylo proti povinné solidaritě. Tak jestli byste mi na to odpověděl.

Vyzýváme vás, abyste nám i řekl ohledně ukrajinských uprchlíků vy říkáte, že ta finanční částka byla 1,3 milionu (?) korun.

Ale teď bych to převedla na tu vaši schválenou čtvrteční dohodu.

A jak to dopadlo? Zákon jste sem přinesl, ale zpřísnění trestů jste jako ministr vnitra neprosadil a v obsahu nového zákona nejsou.

V podrobné rozpravě jsem připravena navrhnout usnesení, o kterém budeme chtít, aby Poslanecká sněmovna hlasovala. Děkuji. Nyní tedy vystoupí pan ministr Vít Rakušan.